Dobro jutro poštovane kolegice i kolege, ja bi vas molio da zauzmete svoja mjesta. Krećemo s radom, kao i svaki puta srijedom, na početku plenarnog zasjedanja, imamo slobodni govor klubova ili nezavisnih zastupnika, prvi je danas na redu, kolega Bojan Glavašević, u ime Kluba nezavisnih zastupnika, izvolite.

Zaboraviti holokaust, je ubiti 2 puta. To su poznate riječi velikog Elibizela. Vrlo slične riječi izgovarali su i hrvatski političari nedavno, na dan sjećanje na žrtve holokausta. Te riječi vladajućih nisu bile uvjerljive ni tada, jer njihova dijela govore glasno, o nedostatku političke pa i osobne volje, da se suoče s revizionizmom u našem društvu, ali još manje uvjerljive u svijetu vijesti da je Dnevnik Ane Frank, izbačen iz popisa lektire. To nije bilokakva knjiga, kao što ovdje ne govorim o tome, samo zato što je ona izbačena s popisa lektire. Govorim o tome, zato što je ovaj slučaj, samo jedan u nizu znakova procesa koji je očigledno namjeran i organiziran, a mogu ga opisati, kao kolektivno programiranje zaborava. Dozvolite da pročitam nešto što o dnevniku Ane Frank napisao Miljenko Jergović u Jutarnjem listu, Dnevnik Ane Frank nije u pogledu stila naročito vrijedan tekst, pisala ga je relativno načitana i inteligentna adolescentica s rudimentarnim, lateralnim darom, vrijednost tog dnevnika nije u njegovoj izuzetnosti nego upravo suprotno. Njegova vrijednost je u tome što je Ana Frank, gotovo po svemu bila samo jedna od bezbroj djevojčica, koje su pisale dnevnik, koje ga pišu i koje će ga pisati, dok god je ljudi, ja se ispričavam, ovo pričanje je poprilično nepristojno i glasno [[Upadica Predsjednik: Izvolite nastavite.]] Hvala lijepo, nećete reagirati, zamoliti kolege da budu. Kolega Glavašević, izvolite govoriti, atmosfera u sabornici je sasvim korektna i postoje trenuci kada je puno glasnije, ovdje se može normalno govoriti i izvolite govoriti. Dakle, njegova vrijednost je u tome što je Ana Frank, gotovo po svemu bila samo jedna od bezbroj djevojčica, koje su pisale dnevnik, koje ga pišu i koje će ga pisati, dok god je ljudi, a ljudi će biti dok bude pismenosti. Ali, ipak Dnevnik Ane Frank je među najpotresnijim književnim tekstovima uopće. I naprosto je idealna knjiga iz obavezne ili da budem jezično korektan obvezne školske lektire. Iz njega će daroviti učenik, spoznati barem 2 stvari, prva i manje važna, književnost može biti jedini način da se nešto o sebi i svojima kaže. Druga i mnogo važnija ako je Ana Frank ispisivala iste rečenice, kakve pišu i njeni suvremeni vršnjaci, tada je između njih i nje samo jedna razlika, razlika u imenu, u porijeklu, u sudbini, u holokaustu. Ni jedna knjiga za stvaranje opće europske svijesti o holokaustu, nije bila i ostala tako važna kao Dnevnik Ane Frank. Druge se mogu poricati i osporavati, ova ne može. O drugima se može lagati, o ovoj teško. I to je razlog što se u svim europskim školama i u svim školama bivše Jugoslavije, a onda i u svim školama postjugoslavenskih zemalja čita o Dnevnik Ane Frank. Generacije mladih Europljana, njihovih očeva i majke, ali već i baka i djedova, prošle su makar i na brzinu kroz tu knjigu. Ona je pored sveg drugog, neka vrsta intelektualnog i emocionalnog cjepiva. Da nije bilo Dnevnika Ane Frank, današnji bi svijet bio neusporedivo gori nego što jest. Mržnje, rasizma i antisemitizma bilo bi nesagledivo više nego što je s ovom knjigom. I ne bi stradali samo Židovi, čak bi se moglo reći da bez Dnevnika Ane Frank, ne bi stradali većinom Židovi, stradavali bi svi koji pripadaju nekoj od zoglašenihi manjina. Odnos prema Ani Frank, ilustrativan je primjer odnosa ove Vlade prema holokaustu i pokazuje duboko nerazumijevanje činjenice, da je odbijanje suočavanje s prošlošću izravan put u ponavljanje svih najgorih grešaka. Izjava Antonija Tajanija, najbolji su vam primjer toga, blokiranje serije o NDH na HRT je također primjer. Ustaški znak koji ovisi o kontekstu je također primjer. Na to kao društvo moramo reagirati, ako zaista ne želite zaborav drage kolege iz HDZ-a i HNS-a a zašto ga onda vaša vlada uporno djelima potiče? Drugi je na redu, poštovani kolega Mirando Mrsić, nezavisnih zastupnik, izvolite.

Hvala vam predsjedavajući, danas prva točka dnevnog reda bit će Zakon o privatizaciji INE taj zloglasni zakon o privatizaciji INE kojime se pokušava još više ići na ruku MOL-u, MOL-u kojemu je kao poklon na pladnju uz mito dana INA. Mi zapravo nemamo na temelju čega raspravljati, nemamo vjerodostojne informacije, ne znamo istinu, ne znamo pravo stanje i nemamo na temelju čega raspravljati, što ću pokazati na primjeru Rafinerije nafte Sisak. Rafinerija nafte Sisak ovog časa ima 550 zaposlenih, od čega nekih 300 radi u proizvodnji, prije jedno godinu dana pojavila se informacija, objavljena je u Nacionalu u nekoliko navrata da je došlo do manipulacije bilancama i krivotvorenju bilanci. Dobro, idemo to ispitati, logika gaže idemo ispitati, ako ljudi koji rade u proizvodnji imaju svoj izračun profitabilnosti rafinerije, a uprava MOL-a koja znamo radi sve da uništi INU, da ju usisa, da ju pretvori u podružnicu, pazite to je njihov plan reko je novi šef MOL-a, idemo onda ispitati te informacije da vidimo što je istina. Jel nas MOL stvarno vara? Ja osobno smatram da nas vara, ali ja nisam mjerodavan za to, ja hoću da neka institucija hrvatske države stavi svoj pečat i potpis i da kaže što je istina. Pa sam tako išao redom, pitao sam Ministarstvo gospodarstva, poslao im sve materijale, što vi mislite o tome, Ministarstvo gospodarstva evo najkraći odgovor na zastupničko pitanje što sam ikada dobio, jednu rečenicu, dakle ministarstvo nema saznanja u kojem dijelu su lažirana izvješća, vrlo jednostavno. Korak dalje bio je naravno Državni ured za reviziju, dogovorio sam sastanak tu dolje u Tkalči i rekli su mi ono što sam već znao, to je privatna firma, mi po zakonu ne možemo ulaziti tamo i raditi reviziju, mora ili se promijeniti zakon ili mora sabor donijeti odluku pa nas poslati tamo da to napravimo. Jedini nadležan za to je DORH, DORH, Državno odvjetništvo RH, volim reći crna rupa u koju sve šalju i u kojoj sve završava, a gotovo nikad ništa iz nje ne izađe konstruktivno. Pa sam tako dogovorio i sastanak sa gospodinom Draženom Jelinićem, glavnim državnim odvjetnikom u vezi mog podneska koji sam poslao još prije nekih godinu dana. Ispostavilo se na kraju da je moj podnesak u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, evo čekam već nekoliko dana povratnu informaciju gospodina Jelinića da se utvrdi što je s time, nama se dešava da imamo situaciju sličnu Agrokoru, netko potencijalno krivotvori financijske izvještaje poduzeća da bi ga prikazao kao gubitaša da ga može lakše prodati, da može lakše opravdati zatvaranje, a mi nemamo alate da utvrdimo istinu. Hoće li DORH uspjeti prije nego prođe ovaj zakon ili bilokoji drugi utvrditi tamo stanje? Ja čisto sumnjam prema onome što sam čuo na sastanku sa g. Jelenić, znači mi zapravo nemamo niti jednu instituciju, ozbiljnu instituciju da utvrdi istinu, da nam da informaciju da znamo na čemu smo i s čime, znači je rafinerija profitabilna, možda nije, hoćemo vjerovati propagandi MOL-a ili ljudima koji tamo rade cijeli svoj život, koji znaju raditi te bilance, znači sve je to na razini nekakvog vjerovanja, gdje je struka tu, Vladi ovoj očito ne treba struka, također, znači svije su muljaže, tvrde da dakle se vara na miješanju proizvodnih i prodajnih cijena.

Sada je na redu kolega Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Imate

Kako to Nijemci imaju ovu komisiju za ratne grobove, VDK, oni se brinu o svojim mrtvima. Amerikanci dolaze ovdje sa 2 pilota i B-24 bombarder koji je srušen dole kod Visa, a kod nas stotine tisuće pobijenih, nikome ništa i šutimo o tome. i nama drži predavanje mister Glavašević.

Ne znaju o Mao Zedongu, tu vam grade most iz Republike Kine koja je de facto još komunistička zemlja. Mao je pobio šta gladnih, šta metkom u glavu do '62. g., 3 godine, oko 50 milijuna ljudi, nikom ništa i mi šutimo tu i rokamo po ustašama i fašistima, nacistima a to nema ni fašista ni ustaša, ima samo komunista bivših, ja ne vidim tu nijednu ustašu, samo bivših komunista tu vidim. Evo mister Pupovac, nešto je govorio jučer, govorio je nešto o komunizmu, nacizmu a nije spomenuo tu treću ideologiju, zašto? Pa on je bio član te partije, te organizacije, najveće kriminalne organizacije u povijesti a tu sjede glave i glume humaniste.

Empatija za žrtve, pa ovi antifa, oni nemaju empatiju za nikoga jer oni su bolesni, oni imaju samo empatiju za svoje stražnjice i karijere, ništa drugo, to je lažna empatija, njima su ljudi vreća krumpira i političko oružje i topničko oružje onda rokaj po hrvatskoj državi ovdje. I šta se događa ovdje? Najgori problem tu kod nas o kojem nitko ne govori da je komunizam ovdje ubio sve moralne i etičke norme i to smo naslijedili, od toga dolazi taj lopovluk, to je zašto je Hrvatska na dnu po pitanju vladavine prava, zakon mora vladat ovdje, korupcija, gdje smo tu sa korupcijom, jeste ikad čuli da je netko kopao tunel u suprotnom smjeru kad je u pitanju prije pada Berlinskog zida, išli su u normalne države, tko je bježao od vas, glava ovdje ovih bivših ... [[Govornik se ne razumije.]] komunista i njihovih nasljednika. Išli se u normalne države, u Njemačku ste išli, Njemačka je spasila tu bivšu Jugu, imate pola milijuna Hrvata, kako su došli tamo? Njemačka je otplatila odštetu za I. svj. rat prije nekoliko godina, kome su bivši komunisti platili lovu, one ljude koje su poubijali za Nijemce oduzetu imovinu? Ne, te ste zakone stavili u ladicu i njih, njih primjenjujete selektivno.

To je zašto živimo u Kroslaviji.

Dalmacija“ i ništa u toj izjavi nije bilo dvosmisleno, sve je bilo vrlo jasno jer govorimo o čovjeku kojem je Europska pučka stranka omogućila da bude predsjednik Europskog parlamenta.

Čak i naš poslovično mlaki premijer je rekao da mu je ta izjava malo čudna, neuobičajena, ali to neće spriječiti g. Plenkovića da se odrekne svog talijanskog prijatelja, ipak Europska pučka stranka je jedna šira obitelj u kojoj su i HDZ i Forca Italija u kojoj je g. Tajani, oni grade jednu veliku Europu u kojoj nije bitno jeste li vi Hrvat ili Talijan, zato ova opaska g. Tajanija, jednog talijanskog kvazi imperijalista, njih neće omest u tom putu, pa ako oni već ne razbijaju glavu o tome tko će u budućnosti biti Hrvat i Talijan, onda valjda ne trebamo ni mi, to je njihova logika.

Kad cijela javnost misli u trenutku kad ste prosipali međunarodni ugled RH s propalom nabavkom aviona da je to to, gore ne može, vi ste pokazali da nažalost nema dna, i gore može od toga. A kako se tek odnosite prema zahtjevima hrvatskih građana, 10% birača zatražilo je Referendum o izbornom zakonu, ponovit ću 10%, 400 000 građana je zatražilo referendum, što ste vi napravili? Mjesecima odugovlačite proces, lažete, obmanjujete javnost, angažirate 70 ljudi, koristite resurse različitih hrvatskih institucija ne biste li umanjili broj, pravi demokrati, pravi pučani za koje se vi smatrate. Uostalom, pravi državnici u trenutku kada im 400 000 ljudi donese potpise, u istom trenutku raspisuju referendum, ne gledaju 1000 gore i dolje, 400 000 ljudi je to zatražilo, vi ste to odbili, o čemu onda možemo razgovarati? A kad smo već kod referenduma, onda ću vas zamoliti za jednu pokaznu vježbu, što mislite kako bi hrvatski građani da im se da prilika za Referendum o privatizaciji INA-e, reagirali? Kako bi oni glasovali u tom trenutku? Bili dopustili kada bi znali da će INA s ovim zakonom završit kompletno u mađarskim rukama, kada bi znali da će se izgubiti hrvatske rafinerije, da će se hrvatska nafta prerađivati u mađarskim rafinerijama, što mislite bi li oni bili za taj Zakon o privatizaciji INA-e? Al ovo nije bilo pitanje samo za kolege iz HDZ-a, nego za sve nas. Jasan vam je odgovor koji bi oni dali. Nitko, nažalost, građane nije pitao ništa ni tada, niti ih pita sada, niti će ih pitati ubuduće jer vama se demokracija svodi na izbore samo svake 4 godine, ako vam fali ruka, kupit ćete je, na to se svodi vaša demokracija jer meni je žalosno što ja moram na ovakav temperamentan način govoriti, ali [[Upadica: Hvala vam]] to je moja osobnost, vaši obrazi barem [[Upadica: Hvala kolega Petrov]] većine ovdje su odebljali, neće niti osjetit jer su gluhi [[Upadica: Kolega, na sve ovo, vrijeme je isteklo, hvala vam]] na sve ovo.

bi Tajani i ne bi bio u krivu.

Idemo sada na Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Željko Reiner, izvolite.

Osvrtali su se na to na jedan način koji bih ja rekao je apolitikantski jer kad smo mogli slušati ono što je govorio kolega Petrov činilo se da je to rekao zapravo premijer Plenković, a ne gospodin Tajani. No, sasvim sigurno i vrlo jasno sam rekao te izjave su neprihvatljive i iredentističke i apsolutno bilo kakva njegova kasnija izjava da on nije tako mislio, da on nije mislio da želi posezati za hrvatskim teritorijem itd., itd. ne mogu ukloniti gorki okus iz usana naših nakon što smo čuli njegove izjave. Istodobno bilo bi potpuno krivo i pogrešno zbog njegovih riječi smatrati da tako misle svi Talijani, kao što je svaka generalizacija uvijek kriva. Međutim, kad već govorimo o tome onda podsjetimo se na neke ljude koji su itekako se borili za hrvatsku Istru. Podsjetimo se na Juraja Dobrilu koji je podizao nacionalnu svijest u Hrvata u 19. stoljeću kad je Istra kao i ostatak Hrvatske bila pod Austrijom. Podsjetimo se Matka Ražana koji je 1912. godine napisao istarsku himnu „Krasna zemlja Istro mila“, a posebno se podsjetimo monsinjora Bože Milanovića najzaslužnijega, najzaslužnijega za to da je Istra pripojena matici zemlji Hrvatskoj. On je čovjek koji je za to najzaslužniji i šta god tko govorio uz svoje suradnike primjerice svećenika Miroslava Brelušića koji je zaklan, ubijen od komunista 1947.g. itd., itd., ali, sjetimo se da je i taj mons. Milanović u početku bio napadan od komunističkih vođa kao izdajnik i narodni neprijatelj i tek kad su shvatili da se on bori za hrvatsku Istru, onda su ga prihvatili i onda su počeli surađivati s njime jer je on uložio uistinu sav svoj trud da se Istra vrati Matici Hrvatskoj. To je čovjek koji je rekao jednu značajnu rečenicu „Državne granice određuju se za stoljeća, dok se režimi mijenjaju, a pod Italijom je Istra u opasnosti“, svjestan 20-tak godina fašističkog terora koji je vladao u Istri, ne terora Talijana, nego fašista Talijana. I isto tako, sjetimo se činjenice da je Milanović bio taj koji 45-te se zalagao i ostvario razgraničenje sa Slovenijom, tako da je 17 sela koje su gotovo već pripale Sloveniji, pripale RH jer su bila hrvatska sela. Sjetimo se da je Milanović taj koji je osvetio Plebiscit koji bi zbog 25 godina sustavne talijanizacije Istre završio sigurno na način da bi Istra pripala Italiji. Prema tome, nemojmo zasluge pojedinih ljudi, samo zato što su oni bili svećenici, pripisivati drugima, jer znamo povijest i trebamo povijest poštovati, a oni koji ne poštuju povijest, oni koji danas govore onako kao što je govorio g. Tajani, te je povijest već odavno osudila. Hvala lijepo.